Zpravodaj Dan Tannock ve svém vystoupení podpořil silné globální instituce jako nutnost v současném světě a otevřenost jako hodnoty, které by se neměly zpochybňovat. Máme tady k dispozici rozpravu, která proběhla v Evropském parlamentu, a máme tady i její výsledek, takže jsme se možná posunuli a dnes už nemusíme vést spor o to, jestli čekat, nebo nečekat na Evropský parlament. Já se domnívám, že vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou za poslední dobu charakterizuje poměrně velmi rozsáhlá politická a hospodářská spolupráce.

To je to, co se změnilo od naší poslední diskuse. Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka má zájem o vystoupení. Máte slovo, paní poslankyně.

Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu.

Máte slovo, pane poslanče.

Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Spíše než faktickou poznámku bych měl dotaz na pana ministra.

Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem v tomto směru neznalý existuje nějaká dohoda o strategickém partnerství mezi státy Evropské unie a Spojenými státy?

Protože jsem neznalý, tak jsem se chtěl zeptat, jestli něco podobného máme se Spojenými státy. Paní zpravodajka se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.